Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom opakovaně adresoval na pana ministra otázku, proč si tam ponechává to rozhodující slovo na konci vláda, zejména u tak malých částek. To byla otázka, na kterou mi ještě neodpověděl. Děkuji. Teď je na řadě pan poslanec Lipavský, pokud pan ministr nechce uplatnit přednostní právo.

Já jsem říkal, že byla diskuze mezi vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Mimo jiné takhle se schvaluje celá řada dalších a ostatních jiných náležitostí, které jsou výrazně nižšího charakteru, než je 25 milionů a více.

Děkuji.

Je to primární výzkum. A v druhé fázi, když primární výzkum se má překlopit do nějaké aplikované záležitosti, tak to dělá ten soukromý byznys. Za posledních 30 let v České republice právě vidíme, že jaksi my maximálně ztrácíme na tom, že neumíme tyto dvě části propojovat. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Ten byl vyvinut pro účely americké armády a dneska to jsou snad miliony byznysů, které jsou na to nabaleny. To jsou prostě kdyby. Každopádně na tom si uvědomme, že základní výzkum, který financuje stát, má velký potenciál a je velmi důležitý. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Pan ministr bude odpovídat, takže prosím, pane ministře. Jinak v tuto chvíli nemám žádné další přihlášky. Abych byl úplně upřímný, nevím.

Technologická centra nejsou jediným typem investiční podpory, na který tato novela míří. To jsem chtěl upozornit. Děkuji za tuto faktickou poznámku a nyní paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji. Jestli v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek a ani nevidím žádné přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím v tuto chvíli a ptám se, jestli má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo.

Děkuji, pane předsedající.

A pane zpravodaji, pokračujte.

V případě, že by byl tento návrh přijat, tak by se ostatní návrhy staly nehlasovatelnými.

Já všechny tyto pozměňovacími návrhy označím, čeho se týkají, až o nich budeme hlasovat. Děkuji. Pokud nemá nikdo jiný návrh procedury, budeme hlasovat o schválení této procedury. Kdo je proti?